Také se pan Kalousek zmínil o tom, že 900 miliard výdajů nesouvisí s krizí ani s válkou. Takže už dokonce i vaši koaliční kolegové, váš exministr financí z vaší vládní koaliční strany už o vás říká, že jste politicky zbabělí a že jste nejméně rozpočtově odpovědní.

Pravda je taková, že kvůli dosavadním českým vládám se prodal náš obchod s plynem německé RWE. A pravda je taková, že tím hlavním důvodem, který spustil energetickou krizi, je Green Deal EU, který tady všichni kromě SPD podporujete. Tohle totiž byl ten pomyslný kamínek, který následně spustil inflační lavinu. Abyste měli efektivní ekonomiku a levnou produkci, musíte mít levné energie.

Za SPD bych chtěl zdůraznit, že SPD prosazuje ochranu životního prostředí, ale my prosazujeme rozumnou ochranu životního prostředí. To znamená, nikoliv na základě termínů a dat určených centrálně z Bruselu, ale na základě skutečných možností a potřeb České republiky, tedy jednotlivých členských zemí EU. A to tady způsobuje přesně ten problém.

To znamená, jak vidíte, tak toto spojenectví evidentně nefunguje. A znovu říkám, SPD není ani proruské, ani proamerické, ani probruselské, ani pro čínské, ale prostě je potřeba hájit zájmy České republiky a Česká republika a český občan musí na prvním místě.

My máme maximálně hájit naše zájmy tady ve střední Evropě, Česká republika a tak podobně.

To je ta realita. A já vzpomínám, jak tady premiér Petr Fiala říkal, jak ten stlačený plyn, jaké to bude řešení.

A ty zisky jsou jen ze spekulací z umělého předražení energií. Česká vláda na této krizi také parazituje. Má samozřejmě také rekordní příjmy z daní a také bude rekordní zisk z ČEZu. To jsou ale peníze, které jste vyrvali z kapes firem a občanů.

To je šílený přístup vlády Petra Fialy. Kdyby v této zemi platily zákony pro každého, tak celou vládu za sestavování takového státního rozpočtu musí zatknout hospodářská kriminálka za trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku a podvodu.

Ale chceme být konstruktivní, a proto naši poslanci SPD podali mnoho pozměňovacích návrhů, celkově 14, které sice tak špatný vládní rozpočet zachránit nemohou, na to je třeba skutečně obrovská strukturální celková změna, ale mohli bychom nějaké miliardy získat pro naše potřebné občany a také je lépe využít. Navrhujeme snížení odvodů do rozpočtu Evropské unie o 30 miliard korun a přesunutí těchto finančních prostředků pro boj s inflací a růstem cen energií.

Navíc Nejvyšší kontrolní úřad už před lety konstatoval, že velká část těchto peněz je vynakládána neúčelně na organizace, kde již nejsme jako stát aktivní a podobně, a vyzval ministerstvo k nápravě, která ale dosud neproběhla. Navrhujeme pomoci našim sociálně slabým a zdravotně hendikepovaným občanům a zvýšit cílenou pomoc peněz, které odvádíme do Evropské unie prostřednictvím Ministerstva sociálních věcí. Jak trefně uvádí v důvodové zprávě poslankyně SPD Lucie Šafránková, je nepochybně správné ubrat peněz Bruselu, který nám svými rozhodnutími a směrnicemi vysloveně škodí, a peníze, které Brusel vyhazuje, využít raději na pomoc českým občanům, které Brusel ožebračuje.

Také snižuje dále odvody do rozpočtu Evropské unie o 5 miliard.

Tak to je opravdu mimořádně hloupý projekt. To je úplně neuvěřitelné. To by neudělal nikdo z vás. Jako samozřejmě, že by nechtěl ohrozit svoji rodinu. Dále samozřejmě tady máme další návrhy, kdy chceme přesouvat peníze právě z těch nesmyslných vládních výdajů.

To tady vaše vláda úplně zničila.